Dále si myslím, že v novele není jasně napsáno, kdo je zodpovědný a podle jakých hodnoticích kritérií bude daný konkrétní lék vybrán a zařazen do tzv. emergentního systému. Touto novelou se jasně zhorší vymahatelnost zákona o veřejných zakázkách na dodávky léků do nemocnic. Výrobce a jím určený monopolní distributor nemá důvod se veřejných výběrových řízení zúčastnit, a nemocnice je tak zcela odkázána na libovůli výrobce daný lék dodat. Není zde konkurenční prostředí a dodavatelé léčiv. Není to důvod pro opětovnou novelizaci zákona o léčivech.

Evropská komise za celou dobu platnosti novelizovaného zákona o léčivech od prosince 2017 nezahájila řízení s Českou republikou o neslučitelnosti tohoto zákona s právem a fungováním principu jednotného trhu v rámci EU. Jasný důkaz, že omezení tzv. volného pohybu zboží je v současném zákoně dáno selektivně jen na jednotlivé léky a není toto omezení volného pohybu zboží plošné jen na rozhodnutí výrobce.

Jsou to poruchy na výrobních linkách, nedostatek účinné látky, porucha při balení, označení atd. To není pádný argument pro obhajobu této novely, ale naopak je to zásadní argument pro odmítnutí, protože toto nelze řešit na úrovni zákona. Jak už zmínil, je tam zákon o lieku a výrobce má povinnost dodat léky všem distributorům a až poté, kdy nastane situace, že lékárna nemůže sehnat daný lék u všech distributorů, se musí obrátit na výrobce a ten má povinnost zajistit dodávky do dvou pracovních dnů. V některých zemích je zákonem garantováno a právně vymáháno dodání léků do lékáren pro pacienty: Slovensko, Maďarsko, Německo, Belgie. Od 1. prosince platí poslední novelizace zákona o léčivech schválená v září tohoto roku dodávky léků do lékáren ve veřejném zájmu. Ta skutečně v praxi řeší rovnoměrné a plynulé dodávky léků do lékáren včetně práv a povinností pro všechny subjekty. Tak od prosince končí monopol na dodávky léků. Já se připojuji k návrhu a dávám návrh také na přerušení tohoto bodu. Tedy až po hlasování o vrácení navrhovateli. Přečtu několik omluv.

Omlouvá se pan poslanec Jaroslav Dvořák od 11 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů.

Děkuji za slovo, pane předsedo, dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové. Já oproti předchozím vystupujícím chci podpořit debatu o emergentním systému. Domnívám se, že to, co zákon obsahuje v názvu, a to, co deklaruje za svůj cíl, je skutečně žádoucí z hlediska dostupnosti léků pro konečné uživatele, tedy pacienty. Jsem si jistý, že ne. Jsem si jistý, že nemohou projít. Je jasné, že na sebe narazí tři velmi silné zájmové skupiny, ať už to jsou výrobci, jsou to distributoři a v neposlední řadě i lékárníci, všichni se budou zaštiťovat zájmem o pacienta.

Předchozí příspěvek kolegy Pawlase, vaším prostřednictvím, pane předsedající, je toho názornou ukázkou, kdy strašení pacientů a lékárníků patří k dobrému zvyku u projednávání takto náročných témat. Takže za nás jako Starosty podpoříme propuštění tohoto zákona v prvním čtení. Pokud bude hlasován návrh na prodloužení lhůty k projednání, podpoříme to, protože je mi jasné, že toto téma vyvolá velkou bouři ve sklenici vody.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Tak prosím. Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové.

Na druhé straně nechceme zpochybňovat snahu pana ministra a jeho týmu ten problém řešit, takže nebudeme v této fázi navrhovat zamítnutí tohoto tisku, ale tak jak tady zaznělo z úst mých předřečníků, tento návrh je potřeba ještě velmi, velmi prodiskutovat, speciálně ve zdravotním výboru. To znamená, že my podpoříme určitě prodloužení lhůty na projednání tohoto návrhu zákona a podpoříme i přerušení, protože si myslíme, že skutečně to není vydiskutováno v odborné veřejnosti, a jenom těch mailů, které jsme dostali od včerejšího dne, kdy byl tento tisk na dnešek přednostně zařazen, je opravdu hodně. Pan ministr tady říkal o tom, že se inspiroval podobnou zákonnou úpravou na Slovensku. Tady navážu na slova svého ctěného kolegy pana hejtmana Jiřího Běhounka. Když dva dělají totéž, není to totéž.

A to, že je tady několik důležitých hráčů na trhu, kteří do toho chtějí promlouvat a kteří poměrně někdy i neomalenými způsoby se budou snažit působit na nás, na poslance, aby si ochránili svůj trh, to je zřejmé. Nám by ale měl být na mysli ten pacient.